Protože víte, kdy vláda přijala to stanovisko? Čtvrtého září, ale ne letošního roku, ale loňského roku.

O tom jsem mluvil.

A vláda je proti podle mě z malicherných důvodů a já vám je přečtu a můžeme posoudit na jedné misce těch vah zjednodušení daňového systému, úspora, snížení daní všem zaměstnancům a na druhé straně důvody, které vám nyní ocituji, které u vlády převážily ty pozitivní efekty: